Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám krásné dobré ráno. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás všechny odhlásím a prosím, abyste se přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Projednání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě České republiky Nacházíme se v přerušené rozpravě, do které se přihlásili následující poslanci. S přednostním právem nyní vystoupí pan poslanec Radim Fiala. Pan poslanec se vzdává své přihlášky. Tak dalším přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Michálek. Také není. Poté je tu přednostní právo paní místopředsedkyně Richterové. Není přítomna v sále. Další přihlášenou je paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Není přítomna.

Pane ministře, prosím, máte slovo.